Čili moc prosím, jestli by šlo se na toto ještě podívat a jestli by to tam nešlo aplikovat, protože je to opravdu velký problém. A pokud by měly být postiženy výzkumné projekty ve zdravotnictví, tak je to velká škoda hlavně pro pacienty.

Jenom pro pana ministra a je to v dobrém.

Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny.

Dobré již odpoledne.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Děkuji.

A zároveň bych ještě prosím podala návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením podle § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu ze 14 dnů na 10. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo. Nemám možnost se přihlásit k nějakému tisku v systému, protože ho tam nemám, ale protože mám možnost v podrobné rozpravě to načíst a odůvodnil jsem to lehce předem, ale udělám to i teď.